My jsme svědky nálepkování ve veřejné debatě, na sociálních sítích. Nebo tady od pana kolegy Exnera, že konzervativní pohled na věc je vlastně proruský. Nálepky nejsou namístě, to není fér! Homofobie je pouze nálepka, kterou používají aktivisté pro názory, které jsou pro ně nepohodlné.

Já jsem podepsal návrh na zakotvení manželství do ústavy jako svazku muže a ženy nikoliv v reakci na konkrétní návrhy změny občanského zákoníku, ale kvůli tomu, že se hodnota manželství jako takového vytrácí. Jsem přesvědčen, že naopak ochrana tradiční rodiny, manželství jako svazek jednoho muže a jedné ženy, může přispět ke stabilizaci čím dál více rozkolísané společnosti. Otázkou je, zda tento přístup, když se začne uplatňovat uvnitř manželství, není jedním z důvodů rozpadu manželství. I v manželství musíme respektovat toho druhého, musíme respektovat jeho názory, a žádné manželství nebude dobře fungovat, pokud je v něm člověk příliš sebestředný, nerespektuje například přirozená omezení toho druhého a například si chce za každou cenu prosazovat své údajné nároky. Takové manželství nebude moc dobře fungovat a při tomto postupu nebude dobře fungovat ani naše společnost. A zopakuji, co jsem řekl na začátku. Pravý význam manželství je zabezpečení přirozeného pokračování společnosti. Není to pouhá technickoprávní úprava soužití dvou osob.

Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky.

Děkuju, pane poslanče, znamenám si.

Já jsem chtěla, pane místopředsedo, jenom upozornit na to, že problematika, která se týká výchovy dětí, a o to tady také hodně jde a souvisí i s problematikou osvojení, předpokládám, že bude ještě více v detailu řešena pozměňovacími návrhy, protože já tam vidím také prostor a nebála bych se toho.

Myslím si, že bychom se měli víc poučovat i z toho, co v zahraničí znají.